Vláda tím rezignuje na nějaký dlouhodobější kontrolní mechanismus. Otázka je proč?

Fialův kabinet plánuje i změny v systému sociálních dávek, které hodlá cíleně zaměřit. No super. Tak my jsme navrhovali, aby ty dávky se vrátily tam, kde byly: Na obce.

Takže ty úřady práce, a já jsem se tomu věnoval, by měly fungovat jak? No tak když mám nezaměstnaného, mám jeho životopis, tak hledám ty nabídky práce, jdu do té firmy a ta firma řekne, jo, viděli jsme ho, byl na pohovoru a my ho bereme.

Samozřejmě sem nalezli přes Polsko, kde to dávají, to povolení, někde na okresních úřadech nebo kde. A ty agentury do toho a tak dále. Takže to jsou všechno věci. My jsme měli 15 bodů boje proti chudobě a pravda je, že ne všechny jsme splnili, protože zkrátka náš koaliční partner nechtěl. Ale možná tato vláda přijde s nějakým návrhem, který my můžeme... My racionální věci chceme podporovat.

Nechápu proč. Proč, když tedy tvrdí, že nemáte peníze, proč na obranu to skočí o 40 miliard? A samozřejmě ta strategie.

Absurdní. No, budete klást větší podporu.

Nevím, kolik mladých rodin má hned milion na to, aby zaplatili zálohu na hypotéku. Nevím, jak to bude, ten zákon dostupného bydlení. Možná to byla chyba, možná je to potřeba změnit. Mimochodem samospráva bude mít peníze.

Nechápu proč?

To nevím, kde tedy. No tak to bych chtěl vidět. Tady říká paní předsedkyně odborů na Úřadu práce Simona Struhová, že po provedení menší úpravy...

Samozřejmě my asi všichni chceme, aby tady Ukrajinci pracovali, a pracují tady historicky dlouho, ale ti, kteří přišli dávno předtím.